On tedy v minulém století také jistý malíř pokojů se považoval za liberála a veskrze demokrata.

Jen na to tedy upozorňuji a nastavuji zrcadlo. Bohužel, podobných charakteristických znaků se objevuje v poslední době mnoho a nevím, co je tedy vaším konečným cílem. Takže apeluji tímto velmi důrazně na standardní projednávání tohoto zákona. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji, pěkný večer.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Tady nastane dřív nebo později a to si tedy myslím, že vzhledem k věku některých lidí, kteří tedy u nás vyhledali pomoc tak chtěl bych se vás touto cestou zeptat, abyste tady vysvětlil českým daňovým poplatníkům, jakým způsobem budou hrazeny případné důchody těmto lidem, protože někteří mohou být už v důchodovém věku nebo před důchodovým věkem, třeba pět, deset let, budou tady tedy pracovat, a pak by mě tedy zajímalo, jaká bude výše jejich starobního důchodu, pokud tady tedy se rozhodnou zůstat, a z čeho tedy my jim to budeme doplácet, protože v případě, že nebudou mít odpracované roky, pravděpodobně sám asi vidíte, jestli tedy sem ten zbytek peněz půjde z ukrajinské strany, nebo jak to bude řešeno? Myslím si, že daňoví poplatníci v České republice by si zasloužili tady tu informaci. Děkuji. Žádná faktická zde není, takže můžeme přistoupit... přece jenom, vidím zde, a dokonce tři hned máme.

Děkuji. Ve své podstatě zase trošku z jiného soudku.

Děkuji. Dalším z přihlášených s faktickou poznámkou je pan poslanec Vondráček, poté pan ministr Jurečka a poté pan poslanec Foldyna. Děkuji za slovo.

A teď řešíme v podstatě to samé ve vztahu ke konkrétnímu tisku, obsah toho by měl být podobný. Nám to až tak nevadí, že, v tuto chvíli, nicméně všechno je stejné.

Tak já bych se ho rád zeptal potom v rámci debaty, jestli si opravdu myslí, že jestliže jediným důvodem, proč to projednáváme ve zkráceném řízení, je z mého pohledu to, že jinak by to vláda nestihla, tak jestli je to opravdu důvod v souladu s jednacím řádem, v souladu s Ústavou České republiky, a jestli si on jako ministr spravedlnosti opravdu myslí, že když je někomu vyplácena zákonná valorizace podle zákona, který je platný, který je účinný, a která v podstatě pokrývá právo těch lidí na zabezpečení ve stáří podle čl. 30 Listiny základních práv a svobod, jestli se vůbec dá mluvit o škodě a jestli jsou podle něj splněny parametry k projednání ve zkráceném řízení.